My chceme závazné referendum. My chceme, pakliže občané v referendu rozhodnou o nějaké otázce, tak aby to bylo závazné pro všechny orgány i osoby, včetně Poslanecké sněmovny a Senátu, a jejich změna nebo zrušení jsou možné pouze na základě rozhodnutí v referendu, zrušení těch rozhodnutí na základě referenda.

A vychází to pochopitelně z toho předpokladu, že tuto zemi vlastní občané, nikoliv politici. A dále tady píšeme, že vláda rozhodnutí přijaté v referendu v rámci své působnosti provede, nebo zajistí jeho provedení.

To je přesně ono. Takže to je přesně ono.

Takže přesně tady to uvádíme. Vidíte, že to tady máte úplně na zlatém podnose.

A samozřejmě píšeme, že podrobnosti o konání referenda, že upraví zákon, že zákon upraví prostě prováděcí zákon, ještě upraví další podmínky výkonu práva hlasovat v referendu, způsob ověření správnosti údajů na petici podle čl. 4, jakož i podrobnosti navrhování, vyhlašování a provádění referenda, oznamování rozhodnutí přijatého v referendu a soudního přezkumu ve věcech referenda.